Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu tohoto bodu, opět neeviduji nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Předpokládám, opět není zájem o závěrečné slovo? Předpokládám správně. Takže vás rovnou požádám o hlasování. Ptám se, kdo je pro?

A my jsme se tak vypořádali s obsahem tohoto bodu, který tímto končím.